Jde vám o to, abyste těm matkám nebo otcům prostě ty peníze vzal, o nic jiného vám nejde.

Ptám se kolegů: Vy mluvíte na výborech o důchodové reformě? Na sociálním výboru nikdy, nikdy nemluvili.

Já věřím tomu, že i ten rodičovský příspěvek a další benefity, které se zaváděly, tomu pomohly. Takže prosím, řekněte už konečně, co budete dělat.

To je ta komunikace, kterou jste slibovali? Přestaňte se vymlouvat.

Dobré ráno všem. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, nebo obě paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, předstupuji a využívám toho a teď to myslím bez ironie že tu je pan ministr vnitra, který tuším je na zítra omluven, proto jsem zvolil tuto formu před interpelací, protože se domnívám, že tento bod, který chci zařadit, je velmi důležitý. Ten bod jsem nazval krátce Česká pošta. Možná jste v médiích zaznamenali, že po sedmi měsících, kdy byl odvolán pan ředitel nebo již bývalý ředitel Knap, bylo vypsáno několikrát výběrové řízení na jeho nástupce, ale bohužel, bohužel ani jednou se nepodařilo to místo obsadit. Proto jsme se minulý týden dověděli, že byl zatím pověřen náměstek České pošty jejím řízením. Nicméně včera jsem se z veřejných zdrojů dověděl, že v některých městech byly propuštěny i doručovatelky a Česká pošta se potýká dlouhodobě, dlouhodobě s finančními problémy. A já se domnívám, že tento podnik je poměrně strategický pro Českou republiku, a proto bych chtěl zcela bez jakékoli ironie či něčeho jiného prostě o tomto bodu debatovat. Je to zcela zásadní. Já jsem se pokoušel pana ministra interpelovat, a teď to nemyslím ve zlém, na tu interpelaci se bohužel nedostalo, a proto si myslím, že by bylo dobré, abychom se o tomto strategickém podniku tady pobavili, o tom, jakou koncepci nebo strategii s ním vláda má, aby se například nestalo to, o čem dneska čteme, třeba o zámku Štiřín a Česká pošta nebyla v balíčku na prodej předem vybranému zákazníkovi.

Mám poznamenáno, děkuji.

Hezký den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, že jsem pana ministra včera v té televizi neviděl, nicméně bod, který chci navrhnout jako nový bod jednání, se jmenuje Valorizace rodičovského příspěvku ve stínu dramatické inflace a chci ho navrhnout jako třetí bod dnešního jednání.

Co je pro nás důležitější?